Otevírám rozpravu a ptám se, zda někdo k tomuto návrhu chce vystoupit? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Pro mě velmi významnou záležitostí je úprava režimu dodavatele poslední instance s tím, že dneska zákazník, který byl v tomto režimu, musel žádat o přechod k dalšímu dodavateli. Tento zákon umožňuje automatický přechod na normální standardní tarif. Jsou tam některé pozměňovací návrhy, úprava pravomocí Energetického regulačního úřadu. Nicméně tento energetický zákon, nebo tato novela, nezahrnuje veškeré věci, ale byl jsem včera ujištěn panem ministrem, že se připravuje nová novela, která do měsíce bude předložena Poslanecké sněmovně za slibu, že se na přípravě této novely budou podílet jak koaliční, tak opoziční poslanci, takže za klub ANO ho budeme podporovat. V tom případě končím rozpravu a přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení.